Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Prosím, pane předsedo, ujměte se slova. Kolegyně, kolegové, i tady mohu připomenout tuto mediálně vypjatou a sledovanou volbu. Zatím jsme během zimních měsíců úspěšní nebyli. Jenom krátce zkonstatuji, že druhé kolo druhé tajné volby proběhlo 13. února a předseda stále zvolen nebyl. Volební komise vyhlásila novou lhůtu do minulého týdne, do 6. března, kdy kluby podaly nové návrhy. V tomto usnesení konstatujeme, že jsme k volbě předsedy vyšetřovací komise k D47 obdrželi následující nominace: poslanec Jan Birke za sociální demokracii, poslanec Stanislav Pfléger, ten byl navržen jak klubem ANO, tak klubem hnutí Úsvit. Toto usnesení jsme předali předsedům poslaneckých klubů, mají ho k dispozici, a podle § 75 jednacího řádu Poslanecké sněmovny budeme volit tajným hlasováním. Otevřeme tedy třetí tajnou volbu. Nyní prosím, pane předsedající, abyste i k tomuto bodu a navrženým kandidátům otevřel rozpravu. Otevírám rozpravu a eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Havlové.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni, jak tady sedíte, víte, že jsem byla iniciátorem, aby tato komise vznikla. Všichni jste ji schválili. A už mi to připadne opravdu nefér, když nejsme schopni za čtyři volby zvolit předsedu. Byla jsem přesvědčená o tom, že jestliže jsou dva kandidáti, kteří jsou z koaličních stran, že jste schopni se dohodnout a konečně jednoho z nich zvolit. V několika posledních dnech se na mne obracejí mnozí zástupci veřejnosti i médií se zásadní obavou ohledně toho, kdy už začne pracovat námi ustanovená vyšetřovací komise na dálnici D47.

Předtím, než půjdeme znovu volit předsedu vyšetřovací komise, chtěla bych, aby na tomto místě zaznělo otevřeně pro všechny poslance i pro veřejnost několik zásadních věcí. V prvé řadě připomínám, že problém dálnice D47 není nějakým drobným problémem a pochybením, nějakou drobnou nevýznamnou epizodou.

Bavíme se o problému, který ohrožuje funkčnost a užitek z projektu dálnice jako takové.

Lituji, ale na této platformě vymývání mozků a žonglování se slovy bez obsahu já debatu zcela odmítám.